Děkuji.

Děkuji vám. Dnes jako nový bod a jako poslední bod dnešního jednání, poznamenal jsem si.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.